Já potřebuji uspokojit občany města Kroměříž, kteří ten problém opravdu vidí jako velice vážný.

Já jsem interpelovala i jej.

Děkuji. Prosím. Vážená paní poslankyně Pěnčíková prostřednictvím paní předsedající, tím, že jsem říkal, že doufám, že jsem uspokojil svou odpovědí vás, tak vaším prostřednictvím i občany.

Ano, my jsme o tom jednali i s panem Babišem. Samozřejmě je to otázka potom chybějících investic nebo finančních prostředků. Já jsem přesvědčen, že hledáme řešení, které by bylo takové, že by mělo na mysli víc než ekonomiku občany naší země a jejich komfort při využívání pozemních komunikací. Předmětná vyhláška půjde do tří týdnů do meziresortního připomínkového řízení, a tím pádem by to mělo být zcela jasné, v jaké podobě tam půjde. V meziresortním připomínkovém řízení samozřejmě může dospět ještě k nějakým změnám, ale tam už bude ten proces, tak jak běží. Já děkuji a poprosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Josef Zahradníček, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra životního prostředí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné dobré odpoledne. Vážený pane ministře, je jistě velice dobré, že stále probíhají procesy zateplování panelových a rodinných domů, bytů a dalších objektů. Věřím, že se najdou i v dalších letech finanční prostředky a bude se v této činnosti pokračovat i v dalším období. Na co by se však nemělo zapomínat a více kontrolovat, je způsob vytápění zateplených objektů.

Toto nikdo nekontroluje. Když spotřebiče nefungují, přijde technik na opravu a zjistí, že do místnosti není přiveden přívod vzduchu, a odmítne provést opravu či napsat revizní zprávu, a to z důvodu, že veškerá odpovědnost je na něm a potom je zle. Proto se vás ptám, vážený pane ministře: Je vám tento stav znám? A jaké případné kroky je třeba provést ke zjednání nápravy? Děkuji poslancům za pozornost a vám za odpověď. Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážený pane kolego, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady to s tím uspokojováním bude taky trochu složité, protože to, na co se vlastně ptáte, je věc, která je zjevně problém, ale bohužel to není záležitost, kterou může aktivně v této chvíli ovlivnit Ministerstvo životního prostředí.

Samozřejmě v tom hrají roli i stavební předpisy a příslušné technické normy.

Vy jste se ještě zmínil o vlastně kotlíkových dotacích.

Ale samozřejmě pokud si to budete přát, s radostí tuhle interpelaci předám zodpovědným kolegům. Není zájem o doplňující otázku.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo a přeji krásné odpoledne všem, vážené kolegyně, vážení kolegové. Interpeluji paní ministryni školství ve věci podpory učňovského školství a kvality výuky na vysokých školách.

Tyto profese pak často vykonávají osoby, které projdou krátkou rekvalifikací, což se pak často negativně odrazí na kvalitě jejich odvedené práce.

Vážená paní ministryně, proto se vás ptám: Připravuje Ministerstvo školství konkrétní opatření pro zvýšení prestiže učňovského školství, a pokud ano, jaká? Chystá se Ministerstvo školství finančně podpořit střední učňovské školství, a pokud ano, o jaké zvýšení se jedná oproti finanční podpoře let minulých? A poslední otázka: Uvědomuje si Ministerstvo školství, jak mizerná je úroveň kvality vzdělávání na některých vysokých školách, a pokud ano, jaká opatření připravuje? Děkuji, tentokrát zřejmě za písemnou odpověď. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Ano, paní poslankyni bude odpovězeno písemně. Přikročíme ke čtvrté interpelaci. Prosím, pane poslanče. Kolegyně, kolegové.